To nezpochybnil nikdo z opozice. Nikdo! A ještě k tomu vláda měla 86 mld. A to jí nestačilo a ještě vyrobí 40miliardový rozpočet. Kde je těch dalších 86 mld.? Paní ministryně chce poradit, kde ušetřit. Já vítám tuto snahu. Ale už obecně říkám, paní ministryně, podívejte se na jednoduchou položku, která je skoro všude: národní dotační programy. Neuvěřitelné číslo. Tato vláda říká, že EET narovnává podnikatelské prostředí. To není pravda. Co ale křiví podnikatelské prostředí jednoznačně, jsou dotace, a pokud někdo tvrdí, že to není pravda, tak lže. Dostávají konkurenční výhodu. Kdo je bere? Malý český podnikatel, nebo velké firmy? Já myslím, že odpověď všichni známe. Takže pokud chceme šetřit, a to není ani šetřit, to jsou vyhozené peníze, které jsou proti někomu, nejenom ve prospěch někoho, ale na tom trhu pracují proti těm, kteří ty dotace nemají, tak tady máme velký prostor. Paní ministryně chce poradit, kde snížit počet úředníků. Já jsem si dneska překvapivě připravil podrobnější vystoupení ke kapitole MPSV, největší kapitola.

Zvýšil se výkon toho ministerstva? Dostali nové kompetence, nové úkoly? Nedostali!

Ta čísla jsou skvělá.

Nejsou nižší. Očekáváme zvýšení nezaměstnanosti nějaké podstatné?

Známe to v oblasti obrany. Vzpomínáte si vy, kteří jste ve vládě už pět let, když jste slavnostně říkali, dokdy a jakým tempem zvýšíte výdaje na obranu na 1,4 % v minulém volebním období, abych byl spravedlivý? Jsou k tomu ekonomické podmínky? Jsou! Tak zkuste mi poradit a odpovědět na to, proč se nedaří plnit váš plán.

Myslím, že vám poradíme. Jestli už máme skoro půl milionu zaměstnanců ve veřejné správě, tak kdy se ten trend zastaví? Paní ministryně slavnostně oznámila, že zrušila, já teď nevím kolik tisíc černých duší, paní ministryně, nebo dva tisíce?

Výborně! Podívejme se do návrhu rozpočtu a podívejme se, kolik vláda navrhuje nových pracovních míst. Kolik nových pracovních míst vznikne příští rok podle návrhu rozpočtu?

Stejně tak jak paní ministryně snížila deficit plánovaný, abych byl spravedlivý, z 50 na 40 mld.

Kde škrtla paní ministryně těch 10 mld.? Přifoukly se příjmy a říká se tomu šetření. A on říká: Jak to?

Já teď nechci debatovat o výši příjmů a říkal jsem to na rozpočtovém výboru.

Na rozdíl od paní ministryně a některých předchozích vystoupení si nemyslím, že je dobře plánovat něco jiného a pak se holedbat jiným výsledkem. Nedá se to naplánovat.

Takže v tom ten rozpočet není nijak kritizovatelný, nebo jenom velmi mírně. Já bych chtěl ukázat na třech základních číslech rozdíl mezi rozpočtovou politikou této vlády a tímto návrhem rozpočtu jak jsem říkal, instantní, bezbarvý, bez priorit, nevidíte tam nic takového a tím, jak bychom takový rozpočet při těchto příjmech sestavili my, konzervativní rozpočtová politika v podání občanských demokratů.

My bychom snížili daň ze závislé činnosti, nechali bychom v peněženkách a na účtech našich občanů, zaměstnanců, zhruba 60 mld. To by přispělo ke konkurenceschopnosti české ekonomiky, zvýšilo by to příjmy domácností a zvýšilo by to kupní sílu našich občanů.

A ještě bychom měli 25 mld. k dispozici u těch vyšších příjmů.

To není malá ambice. Ani v daňovém balíčku ambici mít nízké a jednoduché daně nevidíme. Neřešíme tam nic podstatného.

A tak je to s těmi čísly vždycky.